Jenže problém je v tom, kdo a kdy by tento dluh splatil.

Prostředky, které si vláda pro financování přechodu vypůjčí, budou investovány a změní se na úspory v soukromých penzijních fondech.

Ačkoliv není a priori jasné, která ze situací nastane, je docela dobře možné, že se průměrná míra inflace z dluhu a roční zhodnocení navzájem vyruší.

Abychom ho však získali, musíme nejdříve spořit.

Představa, že se může ze své odpovědnosti vylhat, nebo dokonce dosáhnout vyšších penzí, je nerealistická. Žádná reforma penzijního systému nemůže principiálně vyřešit tento základní problém mezigeneračního konfliktu.